17.

Opakuji, že jsme v prvém čtení.

Prosím, máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, my jsme zahájili projednávání tohoto bodu ve středu. Počet přihlášených naznačuje, že bychom asi v tomto stylu pokračovali i dnes. Já se domnívám, že by bylo dobré dát ještě jednotlivým klubům čas k vnitřní diskusi, a proto si dovoluji navrhnout přerušení tohoto bodu a jeho odročení na úterý 11. února. Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Znovu přerušuji tento bod. Prosím, kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče.

Pana předsedu klubu tady nevidím, ale samozřejmě eviduji, že to řekl místopředseda klubu. Prosím, pane předsedo.

Tak dobře.

A vzhledem k tomu, že podle úterního jednání jsme se shodli na ukončení původně bez přestávek do 14 hodin, tak končím i dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v úterý ve 14 hodin.